Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh? Děkuji.

Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Vážené dámy a pánové, já jenom technicky.

Bude ve stenozáznamu. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji vám. Další návrh?

Stanovisko?

Děkuji vám.

Další návrh?

Ano, děkuji. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Takže budeme hlasovat o návrhu zákona.